Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam zdravotní důvody, pan poslanec Adamec bez udání důvodu, paní poslankyně Balaštíková zdravotní důvody, pan poslanec Běhounek pracovní důvody, pan poslanec Birke bez udání důvodu, paní poslankyně Černochová pracovní důvody, pan poslanec Černý pracovní důvody, pan poslanec Číp osobní důvody, pan poslanec Fiedler osobní důvody, paní poslankyně Fischerová bez udání důvodu, pan poslanec Foldyna osobní důvody, pan poslanec Gabrhel pracovní důvody, paní poslankyně Golasowská pracovní důvody, pan poslanec Grebeníček pracovní důvody, pan poslanec Horáček pracovní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová pracovní důvody, pan poslanec Kalousek osobní důvody, pan poslanec Karamazov osobní důvody, pan poslanec Kostřica osobní důvody, paní poslankyně Matušovská zdravotní důvody, paní poslankyně Maxová do 10. hodiny pracovní důvody, paní poslankyně Němcová zdravotní důvody, pan poslanec Novotný zdravotní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová osobní důvody, pan poslanec Opálka zdravotní důvody, pan poslanec Pfléger zahraniční cesta, pan poslanec Plzák osobní důvody, pan poslanec Pražák zahraniční cesta, pan poslanec Šarapatka do 10.30 pracovní důvody, pan poslanec Šenfeld osobní důvody, paní poslankyně Wernerová zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chovanec pracovní důvody, pan ministr Jurečka pracovní důvody, pan ministr Mládek pracovní důvody, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Ťok pracovní důvody, paní ministryně Valachová pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy. Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid ve sněmovně. Prosím, abyste se usadili na svá místa a věnovali pozornost jednání.